Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 610/6. Pardon, ještě s přednostním právem pan předseda Stanjura. Omlouvám se. Před otevřením rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji panu předsedovi.